Tady upozorňuji na jednu věc.

Čili tady by měla být nějaká záruka, aspoň doufáme, že nebudou používány k výrobě bioplynů zdroje, které by mohly třeba sloužit k výrobě potravin, aby tady byla ta náhrada.

On toto všechno chová, aby měl bioplyn, protože ten bioplyn vydělává víc, než by získal prodejem těchto produktů. Je to velký problém.

Byla debata, která se objevovala, a je to součástí těch materiálů: umísťování těchto staveb v krajině. Hovořilo se o tom, že by se neměly povolovat zábory velkých ploch.

Dokonce ty pokusy na jižní Moravě jsou, kdy se začíná projevovat budování těchto solárních zdrojů třeba ve vinohradech.

Je to druhý zdroj, který by se dal uvažovat jako možný perspektivní.

Větrníky, které mají problém akceptace ve společnosti. Někde bylo psáno, že dokonce ekologové počítají s tím, že při vysoké akceptovatelnosti společností, používají tento termín, ten termín se pohybuje od 95 %, což je absolutně nereálné, nebo dokonce 96 %, což je absolutně nereálné... Tak já bych vás požádal o klid.

To si řekněte sami, jak dalece toto vnímáte.

To tady absolutně chybí a my to bereme a automaticky se vymlouváme na Evropskou unii. To je to, co já považuji za velký problém, který tady ze Senátu, ale bohužel i ze Sněmovny přišel.

Ten problém má většina evropských států, řekněme nových evropských států, abych to odlišil. Před týdnem se mě dotazovali novináři, co říkám na to, že elektřina zdraží o jednu pětinu, a jak se na to jako politická strana díváme. Slyšel jsem i vyjádření ostatních kolegů z politických stran a nikomu to nebylo přijatelné.

Tento problém se již dneska jeví závažný, protože souvisí s emisními povolenkami, které firmy musí přebírat, musí nakupovat, a pokud chtějí ušetřit, musí začít pálit zdroje dneska obvyklé, právě biozdroje, to znamená štěpku a další záležitosti.

Bohužel se ukazuje, že většina dřeva je vyvážena, aniž by tady byla zpracována.